Buď tady je jako centralizovaný státní systém úplně oddělený. To, že ten model centrální, který byl třeba přes okresní úřady, byl výrazně neefektivní z hlediska výkonu práce, jakoby z dohledu těch možností, to znamená, že celkově ti občané, než se dostali k vydání rozhodnutí, byl výrazně delší, to si myslím, že těch dvacet let ukázalo zcela nepochybně.

Vaše dvě minuty.

Nebo systémová změna, kde ten výsledek je nejistý a byl by diskutabilní? To si myslím, že prostě nepatří do debaty o specifickém zákoně. Samozřejmě také bych byl velmi opatrný na základě nějaké empirické zkušenosti podsouvat někomu, co si myslí a co je jejich závěr z jednoduchého příkladu.